S faktickou poznámkou jsem měl zde přihlášeného pana poslance Benešíka. Je přítomen.

Prosím, máte slovo. Dobrý večer, dámy a pánové. Přihlásil jsem se s faktickou poznámkou, protože jsem neměl jinou možnost.

To je velmi důležitá záležitost. A pokud tady máme tolik obránců českého národního bohatství, které si tu obranu zaslouží, tak by také volič měl vědět, že když dojde na skutečné hlasování o skutečném zákonu, nejde na ruku těžařům, ale hájí zájmy českých voličů. Nikdo jiný. Všichni si můžete tu sjetinu hlasování přečíst.

Věřím tomu, že všichni to budou dělat, protože prostě mají máslo na hlavě. Děkuji vám. Eviduji dvě faktické poznámky. Děkuji za slovo.

Byla to vaše vláda. Vy jste byl součástí té vlády, resp. vaše strana. Tak tady prosím neříkejte kdo co, kdo jde komu na ruku. Vy a vaše strana lidová. Děkuji. Nechci hodnotit, kdo pro co hlasoval. Nicméně když si uvědomíme, že pokud by ta společnost teoreticky dostala povolení k těžbě, tak než by zahájila, tak to bude trvat asi tak těch pět let. Děkuji. Tak to spojenectví je evidentní. Já se bavím o zákonu jako takovém. To platí úplně pro všecko. A proč tady někdo má mít garantovanou cenu a podmínky pět let?

A to, že na mě teď útočí pánové z jedné a ze druhé strany, to jsem samozřejmě čekal. A proto říkám, jeden o koze, druhý o voze.

No my jsme je prolomili pouze u jednoho jediného dolu s fixací 500 metrů od obydlí.

Děkuji, pane místopředsedo.

Poplatek, který není v našich silách, a potom perspektiva těžaře, který musí investovat a který musí mít také určitou jistotu. Řekněte mi obor, kde se pronajímá nejenom těžba, ale i cokoli jiného z roku na rok. Nemíchejme ty dvě věci dohromady. Ony totiž spolu nesouvisí.

A k mým kolegům ze strany lidové, tak o tom, jak kdo běží či nabíhá či podporuje těžaře, tak bych chtěl připomenout, jak oni v těch inkriminovaných hlasováních v té novele horního zákona hlasovali o tom, kolik peněz má zůstat v regionu.

Obec, kraj a státní rozpočet. Proti tomuto usnesení, proti tomuto návrhu hlasovali poslanci ze strany lidové, pane kolego Benešíku prostřednictvím pana předsedajícího. Vy jste vzali peníze z Ústeckého kraje.

Takže díky vám nebude mít Ústecký kraj peníze, budou tam negativní dopady těžby a peníze půjdou do státního rozpočtu, kde ho projíte, tak jak jste ho projídali celé čtyři roky.

Já jsem hlasoval víceméně pro rozpočtové určení daní například obcím, které tvoří ty kraje. A tam se přidává.

Děkuji.